Nechápu ani soustavu státního zastupitelství a nechci, abychom do toho zasahovali, aby to nebylo vnímáno jako zásah moci zákonodárné do moci výkonné ani soudní. Jak je možné, že na demonstraci je výzva na otevřeném plakátu, že má jít ministr vnitra do plynu?

Ale ta neochota jít do střetu s těmi, kteří nemají v úmyslu respektovat své nejzákladnější povinnosti podle zákona, respektovat dokonce i nejzákladnější etická pravidla, mě zaráží a je mi vážně proti mysli.

Rád bych, aby ten tlak, který teď vytváříme jako Poslanecká sněmovna na vládu, vedl k tomu, že vláda začne plnit věci, které jsou tady dlouhodobě nesplněny, a že občané budou více akceptovat opatření, která budou přijímána jak jednotlivými ministerstvy, vládou, ale také na úrovni krajů, na úrovni krajských hygienických stanic, na úrovni například armády apod.

Děkuji vám. Já vám děkuji, pane místopředsedo, a s přednostním právem vystoupí ministr školství Robert Plaga. Vážený pane předsedo, děkuji za slovo. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, doba je hektická a trvá to už řadu měsíců.

Ale když si vezmete stenozáznam, od začátku to bylo deklarováno tak, že pokud se situace zlepší.

To znamená, ve vztahu k požadavkům komunistické strany nedošlo k žádnému podrazu, ale k tomu, že epidemie, kterou ani vy, ani my, ani nikdo jiný ve světě nedokáže ovlivnit, byť by chtěl dokážeme ji ovlivnit my všichni svým chováním, ale ne žádným politickým rozhodnutím se začala vyvíjet jinak. To jsou všechno věci, které já jako ministr školství, a nejenom já, ale většina lidí v téhle republice by si přála.

Ten výpadek je dlouhý a každý z nás by chtěl, aby ty děti už byly zpátky. Když se podíváme na to, co se podařilo za tu dobu odpracovat: Vláda 9. 11. schválila krizovou novelu vysokoškolského zákona, která upravuje podmínky a termíny přijímacího řízení, výuky, zkoušky včetně státních umožňuje konat distančně na vysokých školách.

Takže zase, spousta těch věcí, které říkáte, jsou již dávno zapracovány.

To znamená, návrat do škol celou dobu je priorita. Z pohledu Ministerstva školství stoprocentně, z pohledu Ministerstva zdravotnictví to také patří mezi ty věci, kterým se věnují, ale samozřejmě na jejich bedrech leží celá pandemie z pohledu medicínského.

Ne že by to stačilo. Nikdo neřekl, že to bude stačit, ale uvědomte si, že v rámci rozpočtového určení daní jde 14 miliard korun na provozní výdaje škol jejich zřizovatelům krajům a obcím. A toto je ta část rozpočtu, ze které se tyto prostředky mají pořizovat. Ale je to jasné, je to nestandardní situace, a proto vláda přistoupila už na začátku října k tomu, že tam poslala téměř 3 miliony respirátorů. Co se týká úprav maturitních zkoušek, na konci ledna jsme vzhledem k situaci, k tomu výpadku přistoupili k úpravám maturitních zkoušek a zveřejnili jsme po projednání s asociacemi k tomu, jakým způsobem přistoupíme k této oblasti maturitních, ale i závěrečných zkoušek.

Proto jednáme s Českou konferencí rektorů, s Radou vysokých škol o nějakých scénářích návratu. Ano, najdete na té cestě, kterou vláda prochází, spousty chyb komunikačních i věcných. Ano.

Ale máte pravdu, vláda má tu největší odpovědnost. Ale teď k tomu důležitému.